Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Marně jsme po dobu projednávání nejenom při příležitosti této novely zákona i dalších vyzývali vládu, aby pro dané záležitosti připravila systémové řešení. Bohužel se tak nestalo. K samotnému regionu.

V krajním případě jsme to chápali tak, že si získáváte čas, abyste problematiku mohli řešit systémově a odpovědně. Musím konstatovat, že tento čas jste promarnili a těch 600 milionů bylo do jisté míry jenom prodloužením agonie ekonomicky neudržitelné firmy. Velmi jsme kritizovali a zbytečně jste zdrželi, zejména pan ministr financí Babiš, rozjetí nových projektů, nových investic v Moravskoslezském kraji, s tím, že Prosím, abyste pokračoval, až tady bude klid. S tím, že jako odstrašující příklad nezodpovědnosti bych označil chování pana Andreje Babiše ve vztahu k problematice průmyslové zóny Barbora. Za stávající situace je mi líto, a znovu to zopakuji, že skutečná tvář pana ministra financí je taková, že mu ani nestojí za to, aby u tohoto velmi závažného problému asistoval.

Musím jenom konstatovat, že se stává tradicí, že vláda přijde s nějakým návrhem a potom zevnitř koalice jsou tady načítány pozměňovací návrhy. Obáváme se, že díky vaší neschopnosti by eskalovaly problémy se sociálním pozadím nebo se sociální situací v Moravskoslezském kraji, a proto chceme, aby vládní návrh byl schválen. Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi Laudátovi. Pokud se nikdo další s přednostním právem nehlásí, poprosím pana zpravodaje. Takže já rovnou přistoupím k proceduře, jak je tady připravena garančním výborem.